Děkuji paní zpravodajce. Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, končím rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem. Přikročíme tedy k hlasování o navržených usneseních. Protože navržená usnesení jak zahraničního, tak rozpočtového výboru jsou shodná, pokud nebude námitka proti mému postupu, budeme o nich hlasovat v jediném hlasování. Kdo je pro jejich přijetí, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?